Děkuji.

Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 164. Návrh byl zamítnut. Prosím. Dále je to B6, což je v rámci Ministerstva životního prostředí 10 milionů korun, pan kolega Zahradník.

Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 165. Návrh byl zamítnut.

Takže varianta 1. Stanovisko pana ministra?

Návrh byl zamítnut. Varianta 2. Stanovisko pana ministra?

Je to hlasování s pořadovým číslem 167. Návrh byl zamítnut. Poslední, třetí varianta. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 168. Návrh byl zamítnut. Je to pro Ministerstvo obrany, 2 miliardy 280 milionů na úkor Ministerstva zemědělství. Podával pan kolega Skalický.

Kdo je proti návrhu?

Návrh byl zamítnut. Prosím.

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti návrhu?

Návrh byl zamítnut. Prosím. Dále je to pozměňovací návrh pana kolegy Fiedlera, 12 milionů korun, ve prospěch Ministerstva dopravy proti Ministerstvu práce a sociálních věcí. Stanovisko pana ministra? Já jsem teď nechtěně zmáčkl jiné tlačítko a odhlásil jsem vás, tak vás požádám, abyste se opětovně přihlásili svými kartami.

Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 172. Můžeme pokračovat.

Stanovisko pana ministra?

Je to hlasování s pořadovým číslem 173. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Můžeme pokračovat. Návrh nebyl přijat. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 19, proti 92. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut. Je to pro vysoké školy 100 milionů korun na úkor Úřadu vlády, Grantové agentury, Technologické agentury. Stanovisko pana ministra?

S návrhem byl vysloven souhlas.